Co se týká obsahu věci, tak je třeba jasně říct, že to vypadá, že se vládní koalice sama sebe lekla, že by mohla naplnit to, co slíbila. A já jsem moc zvědavý na hlasování, jak dopadne, protože v tom případě tady bude jasný vzkaz učitelům, že současná vláda složená z hnutí ANO, komunistů a sociální demokracie na učitele kašle a že kašle na vzdělání. A to si myslím, že je velice špatný vzkaz našim učitelům. To je naprosto zásadní, aby učitelé byli dobře odměněni, aby byli motivováni, aby do školství chodili odborníci. Já pevně věřím, že včerejší hlasování bude dnešním hlasováním potvrzeno. Děkuji.

Pan předseda Fiala svoji přihlášku stáhl, za což mu velice děkuji. Poté paní místopředsedkyně Valachová a poté pan předseda Faltýnek. Nebo je zde pan předseda...? Prosím, paní místopředsedkyně.

Usnesení Sněmovny, usnesení Sněmovny znělo nejpozději 2020.

Děkuji. Když vás vidím, tak vás nemůžu nechat zastoupit. Děkuji za slovo. Ještě jednou hezké dopoledne. Já bych chtěl jenom reagovat vaším prostřednictvím na vystoupení pana kolegy Bartoška po té technické stránce. Nejsem si přesně vědom, jestli seděl na té poradě předsedů klubů?

Děkuji.

Já jsem opravdu překvapená, že tedy nejste schopni ani v tak malém klubu, patnáctičlenném, se dohodnout na tom, co vlastně tedy chcete a s čím jste spokojeni. Jestli jde opravdu o to, abychom to usnesení tady měli schválené, tak je nejjednodušší, aby byla celá ta námitka schválena, jestli to ještě teď jde.

No, my jsme mimo rozpravu. Děkuji za slovo. Krátce prostřednictvím pana předsedajícího k panu předsedovi Faltýnkovi. Samozřejmě že vím, že včera bylo jednání. A také vím, jaký byl navržen postup. A dnešní postup je v plném rozporu s tím, co se tam dohodlo. Já za to nemůžu, že hnutí ANO změnilo strategii přes noc a postupuje v rozporu s tím, jaká byla dohoda. Za to já nemůžu.

Já tomu rozumím. Já mám dvě výhrady. První k jednacímu řádu.

Já bych si teď, být vládní koalicí, začal dávat pozor na každé večerní poslední hlasování, protože jakékoliv tímto precedentem může být ráno zpochybněno. To jste opravdu chtěli? Druhá věc. Toto opravdu přednášíte učitelům této země, že jim říkáte, že sliby, které jste dali, takovýmto způsobem budete dodržovat?

Ale tam nejsem. Děkuji. Pokud jde o naše rozhodnutí, budeme hlasovat tedy o hlasování, které proběhlo včera jako poslední.

Námitka byla Sněmovnou přijata. Požaduje Poslanecká sněmovna přečíst ten poslední bod, který...? Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat o návrhu, který byl hlasován včera, a to v hlasování číslo 314, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Dobře. V tom případě prohlašuji hlasování číslo 314 za zmatečné. Všechny vás odhlásím a požádám o novou registraci.

Kdo je proti? Děkuji vám. Čili tato část usnesení nebyla přijata.

Hlasoval jsem pro, mám zdržel se.

Děkuji vám.